Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, procedura je schválena. Můžeme tedy hlasovat o návrhu A, tedy A1 a A2 jako celku. Je bez stanoviska výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.